Děkuji. Děkuji vám za odpověď.

Tudíž má slovo pan poslanec Radim Holeček, který přednese svou interpelaci na ministra životního prostředí Richarda Brabce. Prosím, pane poslanče. Vážený pane ministře, někde v diskusním pořadu jste řekl větu, že splachovat pitnou vodou je barbarství. Mě přitom hned napadly nějaké regulační zásahy a la vaše kontroly komínů.

Děkuji, pane poslanče.

Nezbývá mi než konstatovat, že jsme pro dnešní den ukončili projednávání ústních interpelací.